Anebo ty zemědělské?

No, ale co se nestalo?

To znamená, to, co vy, občané, spoluobčané, naši voliči, zaplatíte vy, to tady máme, projednáme, protože je potřeba to projednat, je to legislativní nutnost, aby se to dostalo do zákonů.

Myslím si, že to prostě není korektní přístup.

Budou dvě sazby. Máme zase tři sazby.

Jednak daň ze štěstí.

Ale zdaňovat výhry?

To si myslím, že ten případ není a vůbec mi to nedává logiku.

To si myslím, že tu logiku může mít.

Nevidím úplně logiku a podstatu věci, proč to takhle dělat.

Máme zde dvě faktické;